Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ostatně to asi zřejmě svědčí o efektivitě řízení ANO, tak jak jsme ostatně viděli i na jiných ministerstvech.

Já jsem tam odvedla obrovský kus práce. Zpracovala jsem zprávu o Ukrajině, na které jsem dělala dva roky. A tato zpráva je vysoce hodnocena na mezinárodní úrovni a je to obrovský přínos pro českou diplomacii.

Já vím, pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové. Hlavně bych prostřednictvím vás, pane místopředsedo, chtěl říct paní kolegyni Zelienkové. Nejsem členem hnutí ANO. Můj hlas dostala paní Zelienková, když jsme dávali dohromady klub, tak aby ten klub se dohodl koho mluvím sám za sebe, opakuji, ne za klub ANO koho vyšle. Rozhodla se klub opustit, tak já jí nedám svůj hlas. Podpořím, aby tam nebyla z toho důvodu, že už reprezentuje sama sebe. Já její názory neznám, nevím, jakým způsobem reprezentuje klub, kterým byla podpořena. Tak to je můj důvod. Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy, poté Koubka a Laudáta. Děkuji za slovo. Já k tomu podotknu jenom to, že paní kolegyni vaším prostřednictvím nikdo neupírá zásluhy. Ale to, co je rozumné, nebo není rozumné, to je váš subjektivní pocit. A pokud tady všichni máme plná ústa demokracie, tak tady padl demokratický návrh a tato Sněmovna demokraticky rozhodne. Je to standardní návrh, jak řešit některé provozní záležitosti. Takže Sněmovna rozhodne a vy se tomu budete muset podřídit. Děkuji. Nyní pan poslanec Koubek také s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo. Dřív než Sněmovna demokraticky rozhodne, tak můžeme o tom i demokraticky debatovat. Chtěl jsem se tedy jenom zeptat vaším prostřednictvím pana poslance Schwarze proč jste ten návrh nedali před rokem, když paní kolegyně z vašeho klubu vystoupila? Jestli ji někdo nahradí, proč jste nedali protinávrh, kdo ji tedy má nahradit, tak jako to máme u těch ostatních? Někdo rezignuje. Pan kolega poslanec Roman Kubíček rezignuje na kontrolní výbor a bude nominován do hospodářského výboru. Může hnedka začít pracovat. Nevím, zdali ten nový člověk, kterého jste ani nenavrhli a jakkoliv nezpochybňuju, že máte nárok na to místo tak proč jste někoho nenavrhli? Takže to místo tam zůstane neobsazeno. A navíc... Já osobně teda, jakkoliv jsem s vámi často bezesporu v rozporu, tak se domnívám, že stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, že to jsou snad proboha ti z nás, kteří hájí zájmy České republiky! Je to snad kolegyně, která tam reprezentuje nás. Přiznám se, že mám hlavně rozpaky z toho, proč jste tedy nenavrhli někoho jiného. Nemáte? Prosím, zvažme to opravdu ve vší slušnosti. Jestli to těch pět měsíců za to stojí, když nemáte náhradu.

Dámy a pánové, dvě poznámky. Jednak nechápu, čemu se pan kolega Benešík diví.

Takže ta úvaha z jeho strany, nebo hnutí, je celkem logická že chce do kontrolního výboru.

To za prvé. A za druhé ke kolegyni Zelienkové. Víte, já jsem se tady marně snažil několik měsíců.

Takže kolik těch jednání bude, kolik těch cest a zastupování bude? Když vám to nevadilo doteď, tak si zase myslím, že neděláte dobře. Nyní pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo.

Já bych tomu rozuměl, pokud by stejně postupovali ve všech ostatních případech.

My jsme přistoupili k tomu, že samozřejmě teď už žádné další změny jsou čtyři měsíce před volbami, tak jsme žádné další změny nenavrhovali.

Pak mě tady budete kritizovat, že nedodržuji jednací řád. Děkuji za slovo. Určitě tady má každý právo demokraticky promluvit. Nicméně ty řeči jsou v podstatě o ničem. To jste mohli navrhnout. Jestli z toho bude ostuda, nebo ne, nechte na nás. Tato Sněmovna ať rozhodne. Eviduji samozřejmě přihlášku dalších kolegů.